Paní poslankyně Válková, faktická poznámka.

Rozhodně tam takovéhle argumenty neslyšíte. A to, o čem hovoří paní poslankyně Ožanová, to je to, co já znám zase jako odborník v oblasti práva, trestního práva a justice a částečně správního práva.

To říkám už ten krajní případ, doufám, že jich tolik nebude. Příklad jeden za všechny. Když jsme neměli nebezpečné pronásledování a měli jsme jiné tři skutkové podstaty, tak nám to také dalo větší práci. Teď ten policista to vidí. Pokud schválíme tuto úpravu, to bude také jasné. Já jsem pro jasná, srozumitelná, transparentní, bezpečná pravidla a takovouhle právní úpravu teď nemáme.

To by měla ta právní úprava odstranit. Děkuji vám. Přečtu několik omluv, které přišly.

Děkuji panu předsedajícímu. Absolutně chápu tu diskuzi, která má různé názory.

My teď navrhujeme, respektive máme tady návrh nového pravidla.

Prostě to pravidlo jasně definuje, že cyklista by měl být objížděn v dostatečné vzdálenosti, pokud je to možné.

A poslední poznámku, kterou bych si dovolil. Čeho jsme dosáhli? Ničeho! Nikam ta debata nakonec nevedla a nic smysluplného jsme neprovedli. Zkusme teď něco smysluplného provést. A za náš klub mohu říct, že my tento návrh podpoříme.

Děkuji.

Chápu, že to je citlivá věc. Prostě kontakt s řidítky není problém při nějaké krátké vzdálenosti.

Také děkuji. Pan poslanec Profant je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Vymazal.

Děkuji za slovo.

Nicméně já bych rád ještě upozornil na dva další pozměňovací návrhy, o kterých minule tolik slyšet nebylo. Oba se týkají primárně cyklistů, avšak jejich přijetí pomůže zpřehlednit a zvýšit plynulost dopravy na křižovatkách pro všechny účastníky dopravního provozu, protože v reálu problémem městské cyklistiky, dojíždění, když nejedete sportovně v Krkonoších se projet, ale když se snažíte jezdit třeba každý den do práce ve městě, nejsou problém až tak ty rovné silnice, ale problém jsou křižovatky.